Tak já tady poslouchám dojemné příběhy o tom, kolik desítek miliard to přineslo do státního rozpočtu.

Vaše vláda, milí členové poslaneckého klubu hnutí ANO. Za druhé, bezradnost systému dobrovolné EET je dokumentována v tom pozměňujícím návrhu, který říká: Finanční správa teď pominu ty stamiliony nákladů umožní, aby někdo posílal někam data. A co dál? Nevíme.

Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Tady prostě nezaznělo od pana kolegy Munzara, že bychom splnili všechny body programového prohlášení, ale rozporoval to, že tohle bude jediný, který byl splněn. Takže vy jste tady udělala absolutní argumentační faul.

Samozřejmě že to je jediné, co splníte, až to na konci tohoto dne prosadíte.

Tak. To nebylo vypnutí.

Pozměňovací návrh s vaším laskavým svolením psali kolegové z Ministerstva financí.

Tak já děkuji za slovo, pane předsedající. Nejdříve pan ministr financí řekne, že tady říkáme dojemné příběhy. Ne, my tady říkáme pravdu. Vy chcete zrušit něco, co fungovalo a co mělo příjem do státního rozpočtu, a nepřeje si to Hospodářská komora. Nepřeje si to Svaz malých a středních podniků a další. Nechcete podpořit ani dobrovolnost. Takový je fakt. Vůbec to nechápu, co na tom bylo špatně. Jestli tady pan Bělobrádek, on samozřejmě několikrát už vystupuje někdy na moje příspěvky, tak já bych mu doporučovala, aby si to programové prohlášení řádně přečetl.

Neděláte vůbec nic, takový je fakt. A přicházíte pouze s tím, zrušit něco, co funguje a co mělo příjem do státního rozpočtu.

Děkuji. Než dorazí k řečnickému pultu, já načtu další omluvy.